Ty miliony peněz, které se dávají, to nejsou nic jiného než peníze, které odevzdává český daňový poplatník. To znamená, lidé ze zákona jsou nuceni odevzdat peníze.

Tady to nemá žádný smysl.

Děkuji, pane předsedající.

Já bych tady v této situaci právě a děkuji panu ministrovi, že připomněl západní cestu.

Protože já jsem pomáhal v rámci své práce pro neziskovou organizaci na různých akcích a vím, že v první řadě, když někdo chce pomáhat, tak musí pomoct sám sobě. Musí být postaráno o něj, a pak teprve se může starat o ty další, protože jinak se stane sám další zátěží prostě systému jako takového.

My o něm víme, vláda ho řeší.